Vážený pane místopředsedo, děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, představuji vám vládní návrh novely notářského řádu, který je v zásadě velmi stručný a je odůvodněn pouze jednou skutečností, na základě které je předkládán a na základě které je i navrhováno jeho schválení Poslaneckou sněmovnou již v prvním čtení.

Důvod, proč byla Česká republika odsouzena, ono se to dalo do jisté míry očekávat na základě znalostí podobných rozhodnutí vůči jiným členským státům, spočívá v tom... Já znovu žádám sněmovnu o klid, nebo nechám přerušit jednání a svolám předsedy poslaneckých klubů, abychom si ujasnili... a posléze je možné projednávat návrhy zákonů. Děkuji, pane místopředsedo.

Rozsudek Evropského soudního dvora po nás vyžaduje, abychom do této profese připustili i státní občany jiných členských států Evropské unie. Jinými slovy, novela umožní, aby profesi notáře vykonával i státní občan jiného členského státu Evropské unie, než je Česká republika. Na druhou stranu je ale potřeba vyvrátit obavy, které může tahle změna vyvolávat, protože pořád budou platit ostatní podmínky, které musí ten, kdo má být notářem, splňovat.

Další důvod je, že pro provádění jednotlivých procesních úkonů musí ovládat úřední jazyk, což je tedy jazyk český.

A teď, kdy České republice hrozí finanční postih za to, pokud svoje právo neuvede do souladu s tím rozsudkem, tak je tedy vhodné tuto změnu schválit.

Moc prosím o podporu tohoto návrhu. Pokud ho nepřijme, hrozí jí finanční postihy. Takže díky moc za pozornost a prosím o podporu, a to i v rámci prvního čtení.

Nyní, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, pan ministr spravedlnosti víceméně konstatoval vše, co je potřeba k této novele notářského řádu. Pokusím se na to podívat z jiného pohledu, neboť sám jsem notářem v civilním životě, takže můžu mluvit i za nás notáře.

Nicméně jak uvedl pan ministr spravedlnosti, sám jsem toho názoru, že pokud by se toto dalo aplikovat, tak se to maximálně může týkat dejme tomu studenta ze Slovenska, který studuje právnickou fakultu v České republice a dokonale zná český jazyk, neboť jsem toho názoru, že samozřejmě notář není jenom soukromá fyzická osoba, která podniká a sepisuje například smlouvy, ale jde zejména o to, že notář je v českém právním řádu i soudním komisařem, tudíž vykonává veřejnou moc v podobě projednání dědického řízení, kde bez dokonalé znalosti českého jazyka toto není možné.

Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku.

Já doufám, že jsme schopni tento návrh dojednat. Konstatuji, že mi nedošlo veto dvou poslaneckých klubů a máme tedy šanci to zvládnout v prvém čtení.

Z tohoto hlediska i já podporuji, abychom projednali v režimu § 90 a mohli se touto věcí dále nezabývat. Děkuji za pozornost. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Nebyla podána námitka.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Budeme tedy postupovat dále.

Ani takové návrhy nejsou. Mohu tedy končit podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.